Pan poslanec Feranec hlasuje s hlasovací kartou číslo 21.

Paní poslankyně Balcarová náhradní karta číslo 22. Dnešní jednání zahájíme bodem 291, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, a poté proběhne jejich losování.